Přijde vám to absurdní? No to byla před pár lety i vidina této situace, kdy čtyři poslanci určují vládní agendu.